Vážené dámy a pánové, návrh změny stavebního zákona má jediný cíl: pokouší se zjednodušit, urychlit režim územního souhlasu a urychlit alespoň některé stavební záměry. To, co mě nemile zaráží, je stanovisko vlády, která k návrhu zaujala pouze neutrální stanovisko, a to s důvodem, že je prý návrh nekoncepční. Přitom právě vláda tady dlouhodobě selhává na plné čáře. Vláda není schopna zpracovat novelu stavebního zákona tak, aby byl jednoduchý, transparentní a urychlil stavební výstavbu, a to alespoň nad úroveň afrických zemí. Slyšíte dobře.

Ve skutečnosti je stav ještě mnohem horší, protože Světová banka hodnotila i jiná kritéria než jen samotnou délku stavebního řízení.

To je opravdu otřesná vizitka pěti let vlády hnutí ANO, pod které spadá po celou dobu Ministerstvo pro místní rozvoj, které má zákon v kompetenci. Vláda hnutí ANO a ČSSD, která je fakticky u konce druhého volebního období, tedy vládne již šestým rokem, nemá absolutně žádné morální právo vytýkat našim poslancům nekoncepčnost. Koncepce, systémová práce, to je primární úkol vlády, ministrů a jejich aparátů, za to si je občané platí. Úroveň stávajícího stavebního zákona a úroveň práce vládních politiků a našich úřadů zcela a jasně ukazuje, že jejich práce je jedna z nejhorších na celé planetě.

A dokládají to čísla i Světové banky. Děkuji za pozornost.

Pěkné odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci. Já bych chtěla předkladatelům moc poděkovat za tento návrh, který tady dnes projednáváme, a chtěla bych vás velice požádat všechny o jeho podporu.

A já si myslím, že toto je takový první krůček, první počin. Mluvila jsem s řadou lidí, kteří chtěli na svém pozemku zemědělcům postavit rybník nebo malou vodní plochu, a můžu vás ujistit, že je to naprosto nadlidský úkol. Nicméně si dovolím, když už mám slovo, tady upozornit i na další problémy, které je potřeba řešit a o kterých již opakovaně mluvíme. Jde třeba o to, že budeme v dohledné době projednávat novelu lesního zákona, kdy řadě vlastníků v podstatě brání v tom, aby vystavěli byť malou vodní plochu, ta současná podoba, která jim ukládá zaplatit nemalou částku za vynětí z lesního půdního fondu. Byla jsem upozorněna zástupci Ministerstva zemědělství, že Prosím, respektujme, že mluví ve sněmovně ten, komu bylo uděleno slovo, a ostatní debaty přeneste do předsálí. Já také děkuji. Byla jsem ujištěna, že existuje nařízení ministra, které z těch vlastníků toto, respektive ukládá finančním... odborům životního prostředí, aby tento poplatek nevybíraly, nicméně je v tom evidentně zmatek. Proto by bylo potřeba novelizovat i lesní zákon. Dále jsem byla také velice zaskočena, protože jsem na zemědělském výboru někdy v listopadu mluvila na předsednictvu o tom, že by bylo dobré novelizovat i daň z nemovitosti, a to proto, že veškeré krajinné prvky, které jsou na zemědělské půdě, jsou vedeny jako takzvaná ostatní plocha a jsou vlastně zatíženy daleko vyšší daní z nemovitosti než ta zemědělská půda v okolí.

Proto mě velmi zaskočilo to, s čím se na mě zemědělci v nedávné době obrátili. A využiji toho, že tu sedí paní ministryně financí. Chtěla jsem se zeptat, protože finanční úřady začaly uplatňovat vyšší daň z nemovitosti na tyto krajinné prvky, dokonce to proběhlo i v tisku.

Děkuji.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Já jsem si dovolil přihlásit z místa a poodstoupit trochu z role zpravodaje vyjádřit svůj vlastní názor na projednávaný návrh zákona. Rád bych vás požádal rovněž o podporu. My si často lámeme hlavu s tím, jak motivovat k vytváření takových děl, která by opravdu měla šanci zachovat vodu v krajině, a dokonce se snažíme zaměřit právě na to, aby to byla drobná díla, která nejsou nutně investičně náročná, a zároveň jejich negativní dopad na životní prostředí je co nejmenší. Jsem přesvědčený o tom, že když vymýšlí ministerstva možnosti finanční podpory, tak je na nás, abychom v tomto směru dokázali nabídnout podporu legislativní. A zmenšení administrativní zátěže u těchto konkrétních děl je podle mého přesvědčení minimum, které můžeme udělat. Pečlivě jsem si přečetl všechny připomínky, které projednala vláda nakonec s neutrálním stanoviskem, a jsem přesvědčený o tom, že riziko, že bychom spolu s tímhle zjednodušením zamezili tomu, abychom chránili zároveň veřejný zájem ochrany přírody a krajiny, je opravdu minimální. Jsem přesvědčený o tom, že v tomto případě je zjednodušení administrativy namístě. Je to v zájmu toho, abychom se naučili lépe zadržovat vodu v krajině. A zároveň jsem přesvědčený, že tím nevznikají žádné významné negativní dopady například na straně toho, že bychom jiný veřejný zájem tím pádem pomíjeli nebo nedokázali dostatečně efektivně bránit. Zároveň je to myslím nejenom vláda, ale politické programy všech politických uskupení. Rády zmiňují, jak se máme snažit o zjednodušování administrativy na všech frontách. Tohle je další konkrétní příklad, kdy ke zjednodušování administrativy dochází, a dochází k němu na správném místě. Proto vás velmi prosím, abyste i v následujícím průběhu legislativního procesu tomuto návrhu věnovali pozitivní pozornost a podpořili jej.